Jenom ilustračně mohu zmínit dokument, ke kterému jsem se dopracoval, nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011 označený Pl. ÚS 55/10, který jen v úvodu ilustračně celkem jasně konstatuje úvodní právní větou, že zástupcům parlamentní opozice, která bývá složena ze zástupců politických stran, které se ale na výkonu vládní moci nepodílejí co do počtu, se zpravidla ocitají v početní menšině, musí být s ohledem na ústavně garantovaný princip ochrany menšin umožněn v rámci legislativních procedur nerušený výkon jejich ústavně garantovaných práv a nesmí jim být libovolně a to podtrhuji libovolně znemožňováno plnit výše zmíněné, pro demokracii nezastupitelné funkce parlamentní opozice. Já jsem si, dámy a pánové, zároveň objednal právní analýzu, na kterou jsem vynaložil finanční prostředky, i toto mohu doložit, finanční prostředky tedy ne mé osobní, ale z expertného, které my jako poslanci máme k dispozici. V úterý v tomto týdnu, když ta schůze začala, jsem se řádně přihlásil do rozpravy, nebyl jsem informován o tom, kdy a jakým způsobem vládní koalice tu rozpravu ukončí. A víte, že včera v podvečerních hodinách ta rozprava byla ukončena. A já jsem neměl příležitost s tímto vystoupením, na které jsem se jako zákonodárce řádně připravoval, a jak říkám, vynaložil jsem na něj i finanční prostředky z expertného, nemohl jsem ho zde přednést. Proto konstatuji, že moje práva, ústavou daná práva zákonodárce, zde byla zcela znemožněna. To je ad jedna. Ad dva k obsahu toho zákona, toho, co chcete projednat, k čemu se asi dnes nebo v noci na zítřek dostaneme.

Jak to souvisí s těmi důchody, vážené kolegyně a vážení kolegové? To nejhorší není za námi, ani nekulminuje, ale je před námi. Výkonnost české ekonomiky, produkce HDP, hrubého domácího produktu, se začne snižovat, začne klesat. Automobilky, jako je Škoda, jako je kolínská Toyota, začínají omezovat směny, začnou propouštět. A ta úvaha, ta rovnice, je přece jednoduchá. Všichni víte, co se stane. Ti lidé nenajdou na trhu práci, ze dne na den, budou nezaměstnaní, zvýší se nároky na sociální systém. Těch lidí, kteří budou potřebovat podporu a pomoc státu, bude ještě více a více. A to má přímou vazbu na důchodce. Dnes to tady a včera v těch rozpravách mnohokrát zaznělo, že vy sami říkáte, více lidem jsme poskytli sociální síť, více lidí jsme našimi slovy nahnali do sociální sítě. A pokud seniorům, pro které zde byla zákonem, a dodnes zatím je a věříme, že dál bude, nastavena automatická pojistka, kteří si nemohou přivydělat a logicky, když ten trh práce se dramaticky začne měnit, tak ty šance budou mít ještě větší, ještě menší a horší, tak těch lidí, kteří půjdou do toho sociálního systému, je mnohem a mnohem více. Mohou citovat z internetu, ze sítí, aby to nebyla jen naše slova. Paní Šárka mi psala: Pokud je finanční krize, ptá se, a teď už se dostáváme k těm návodům, jak z toho ven, proč vláda zřídila nová ministerstva včetně nových aparátů, nová místa politických náměstků, nová místa místopředsedů strany? Jak to, že dopustila navýšení platu ústavních činitelů o desetitisíce? Jak to, že nikdo nenapadne inflační doložku k církevním náhradám? Jedna citace a jeden vlastně z návodů, jak a kde byste, vážení vládní poslanci a poslankyně, měli začít.

Paní Jitka: Víte, když jsou v rodině dva důchodci a někteří si třeba přivydělávají, tak to jde. Jenže já i mnoho mých známých jsou vdovy nebo vdovci a na jednoho už je to s placením docela na hraně. Chodím na nákup jen jednou za týden, mám napsané, co potřebuji, jenže každý týden jsou ty ceny vyšší. Řekněte jim, prosím, za nás, že je mnoho babiček, které by nikdy nešly žebrat, i kdyby neměly co jíst, navíc nemají internet a ani nevědí, kam by šly.

Tak takhle vy jste komunikovali.

Můžete poškrtat ta zbytečná, nevýkonná, neefektivní ministerstva.

Předsedkyně našeho klubu Alena Schillerová vám ta čísla dneska řekla docela jasně. Kdyby EET fungovalo, kdybyste vybírali díky EET a nepustili ty peníze do šedé ekonomiky, tak jste skoro tenhle problém měli vyřešený a nemuseli bychom se tady dneska celý týden handrkovat. To jsou vaše úkoly, vážení vládní poslanci a vážení členové vlády.

V závěru mého vystoupení mě napadá možná jedno, ještě jedno řešení. Pokud si nevěříte, pokud to nezvládáte, pokud opravdu zjišťujete, že ty sliby, které jste dávali před volbami a které ještě vehementně prohlašoval premiér Fiala, to byl ten slavný rozhovor 11. 11. v loňském roce, kdy sliboval, že se nebude hýbat s věkem odchodu do důchodu, kdy sliboval, že se nebude měnit valorizace.

Děkuji za pozornost.

Prosím tedy. Děkuji pěkně za slovo. Paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, páni ministři, legislativní proces vyžaduje určitý čas a nepochybně mohou nastat situace, kde je třeba i urychlit.

Tehdy bylo do jednání Sněmovny zavedeno trojí čtení zákonů, což značně prodloužilo legislativní proces, a vznikla tak potřeba jej v některých situacích zrychlit. Podle § 99 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tak platí, že za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena zásadní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda sněmovny na návrh vlády legislativní nouzi na určitou dobu.